A ještě jedna poznámka. Veřejná diskuse se hodně točí ohledně toho, jestli zakazovat nebo povolovat kouření v restauracích. Ale o tom ten zákon není. Ten zákon je o tom, jestli povolíme nebo zakážeme kuřárny v restauracích.

To asi nechce nikdo.

A to je reálný problém, paní Válková prostřednictvím předsedajícího to jsem mimochodem neopomněl u své faktické poznámky.

Pan poslanec Válek.

Tak za to bych chtěl strašně poděkovat. Já si myslím, že je potřeba říct, proč ten zákon vlastně byl přijat. Já nevím, ten, kdo ho předkládal, co bylo cílem předložení toho zákona. Jestli tím pádem ten zákon byl naplněn.

Tak ono všechno to, ty studie, ono to tak hezky zní, že něco někde vyšlo, tak...

Samozřejmě není mým cílem jakýmkoli způsobem postupovat restriktivně vůči kuřákům například tím, že by to byl trestný čin nebo přestupek kouřit. Ale určitě je potřeba označit kuřáky jako něco, co není správné.

Velmi podobné je to u té nadváhy, protože existuje spousta diet, spousta doporučení, existuje poměrně tvrdá šikana ze strany lékařů, pokud nezhubnete, tak vás například neoperuje.

To mi tedy přijde až paradoxní. To není něco, co by se nedělo.

O škodlivosti kouření si myslím, že žádná debata být nemusí. A o dopadech na zdraví si myslím, že taky žádná debata dneska už neexistuje.

Ale chci říct ještě poslední věc a to je ta, že znám řadu kuřáků z různých společenských, kulturních a finančních kruhů, kteří se opakovaně a často marně snaží přestat kouřit a dělají pro to opravdu hodně.

A byť tedy se mně ta předloha líbí a jsem hrozně rád, že tady padla, tak ze všech těchto důvodů přece jenom nepřeváží ve mně ten doktor, ale ten, který si myslí, že obecně kouření by se nemělo podporovat žádným způsobem a měli by se jaksi kuřáci vytlačit na okraj společnosti, když to přeženu. Co přesně bylo tím cílem. Co bylo tím cílem, proč byl ten zákon předložen. Pokud cílem bylo postupně omezit a zrušit prodej cigaret, tak možná je to cesta k tomuto cíli. Tak to bych chtěl slyšet, abychom mohli vidět, jestli ten cíl byl naplněn a jestli se k němu blížíme. Děkuji. Prosím pana poslance Španěla a připraví se pan poslanec Staněk. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.